Navážu ještě na kolegu Pilného. Je to o právu a odpovědnosti. Ano, s tím já musím souhlasit a mně najednou připadá, že tou záplavou zákonů v této zemi vlastně naznačujeme, že ti lidé vůbec odpovědní nejsou. A jsem zvědav, jestli stejně budeme postupovat, až budeme zakazovat to, že někdo chce mít vůbec jednu kuřáckou restauraci ve městě, že někdo chce mít otevřený obchod atd. Navážu na kolegu Stanjuru. Ano, my bereme příklady z ciziny, ale jelikož, vaším prostřednictvím, si Zbyňka vážím, milý Zbyňku, zde je paradox jeden, že pouze jedna jediná země nemá rychlost omezenou. To jenom na okraj.

A to je o právu a o odpovědnosti. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Humla, připraví se pan poslanec Laudát.

Nic víc a nic míň. Myslím si, že vědecky lékaři potvrzují, je prokázáno, že člověk by měl být střízlivý za volantem i řídítky, takže tam ten vývoj od toho polehčující okolnost a dnes nějaké omezení šel klesající tendencí.

Takže tolik moje úvaha. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta.

Jestli tady kolega Koskuba říkal, že bude přemýšlet o tom návrhu, já tedy přemýšlet o tom návrhu nebudu vůbec. Rychlosti se zvyšují, a kdyby cyklista nebo kdokoliv, řidič, nakonec způsobil újmu sám sobě, tak tomu ještě rozumím, ale fyzika je jasná, takže prostě já jsem vždy pro držení nulové tolerance.

Je zajímavé, že když Češi přijedou do Německa, tak patří mezi nejukázněnější. Zase nesouhlasím, zřejmě pan ministr se domnívá, že je to tím, že jsou tady malé sankce, já s tím nesouhlasím, je to o nějaké atmosféře té země, společnosti. Dneska se dramaticky začíná...

Tak já bych tohle nedoporučoval. Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Urbana. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, debata je sice zajímavá, ale podle mého názoru naprosto akademická. Je totiž úplně jedno, jestli projde pozměňovací návrh pana kolegy, nebo neprojde, z hlediska toho, jak se bude ve skutečnosti ten život odvíjet. Já si myslím, že když je dneska nula, tak všichni víme, jaká je realita.

Takže to musí být znát i na tom kole. Já bych to nikomu nedoporučoval. Nicméně my se bavíme o něčem, jako jsou takové ty cestičky, jak bývaly na sídlištích. Udělal se ten chodník, po kterém se má chodit, a protože to bylo delší, tak lidé chodili úhlopříčkou, tak tohle je něco podobného.

A to mě zarazilo, že policajti prostě vedou tu statistiku, co máme nulu, a jestliže v nějakém daném místě a okrese najednou vykazují málo pokut za to, kolik kontrolovali cyklistů, no tak jsou za to kritizováni.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem chtěl jen poznámku ze své letité zkušenosti onoho řidiče na těch dálnicích, který nedávno, už asi definitivně, přešel na spojení s Prahou vlakem, tj. ze stejně negativní zkušenosti, jakou má pan kolega Laudát, a přesto člověka, který by si dovedl představit a byl by rád, aby na některých úsecích českých dálnic byla povolena rychlost 150 km/h. Já jsem přesvědčen, že jádro neschopnosti zrealizovat u nás podobný systém jakési vnitřní společenské dohody o chování na dálnicích léta u nás spočívá v neschopnosti i Poslanecké sněmovny udělat něco s chováním kamionové dopravy na českých dálnicích.

Já si prostě dovedu 150 na našich dálnicích představit, myslím si, že to v tom Německu funguje, ale kamiony nám v tom dělají neskutečný nepořádek. Děkuji a další s faktickou je pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.